No zkrátka všem.

Za prvé, jedině spolu porazíme Andreje Babiše. Doufám, že spolu budete kandidovat i do Evropského parlamentu. Tak to se nepodařilo. Dokážeme hájit zájmy České republiky v Evropě. No tak k tomu se dostanu, to bylo peklo. My vám daně nezvýšíme, zabráníme bankrotu státu.

Takže mě mrzí, že Piráti, kteří mají pár poslanců, čtyři poslance, vlastně to celé řídí. Zajistíme dostupné bydlení. No tak to určitě. A tak dále. Rodina je základ státu.

A tak dále.

Žádnou jste neměli.

Takže ty dopady jsou hrozné.

My nezvedneme daně. A ty majetkové daně.

Ano, ty debaty o tom...